Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Okamura a následuje pan předseda Radim Fiala.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou vládní návrh státního rozpočtu na rok 2023.

Nesrovnalosti a chyby konstatovali nejen poslanci SPD a celé opozice, ale také renomovaní ekonomové, a dokonce i zástupci vládní koalice. Národní rozpočtová rada označila odhad příjmů i očekávané saldo státního rozpočtu za vysoce spekulativní.

Ve shodě s Národní rozpočtovou radou připomínám vládě, že demokratické, legální a legitimní vládnutí je neodmyslitelně spojené s transparentním rozpočtovým procesem a racionální fiskální, tedy rozpočtovou politikou.

Tak jako kolegové z jiných stran, tak jako Národní rozpočtová rada vlády a desítky ekonomů se logicky domnívám, že očekávané příjmy státního rozpočtu by měly být kalkulovány pouze na základě platných zákonů.

To jsme tady viděli ostatně včera, kdy se vládní koalice doteď hádá, který návrh vlastně bude ten finální vládní návrh. Rozpočet navíc přináší rekordní schodek a je to dané jeho expanzivní strukturou. Je to rozpočet, který navyšuje strukturální výdaje státu. Rozpočet například počítá s růstem zaměstnanců veřejné sféry zhruba o 7 000 osob. Stát má přitom už dnes extrémně přebujelou byrokracii a to nejhorší je, že drtivá většina řadových úředníků nezvládá nápor práce. Řešením není přebujelý aparát, ale zjednodušení všech procesů méně papírů, razítek a potvrzení. Stále tu máme duplicitní absurdity typu potvrzení o příjmech a výdajích, které živnostník musí odevzdat sociálce, zdravotní pojišťovně a současně tyto informace v rámci daňového přiznání má zpracované finanční úřad. V praxi tedy tři úředníci zpracovávají totožné údaje jednoho stejného člověka.

Ale všechny dosavadní i současná vláda Petra Fialy v tomto selhaly. Pokud vlády nezačnou reorganizovat státní správu, pak debaty o jednotlivých položkách jsou zbytečné.

A já jim přeji, aby měli mnohem vyšší platy. Na slušné platy v rozpočtu peníze přitom jsou, ale vláda by musela omezit byrokracii a zefektivnit státní správu ve všech oblastech a snížit zbytné výdaje. K těm se ještě dostanu. Připomínám to zde z opozice fakticky každý rok a nic se nikde za dosavadních vlád nezměnilo. Ani nyní předkládaný rozpočet neukazuje žádný trend, který by vedl ke zlepšení, ale pravý opak. Namísto aby kontroly a šikany ze strany státu ubylo, ministři ohlašují, že naopak přibude i v oblastech, které dříve byly politicky nemyslitelné, jako je řízení cenzorského úřadu, který plánuje pan ministr vnitra Vít Rakušan za hnutí STAN.